Já nevím, jak se pozná, že jsou si dva politici blízcí.

Tak někdo z těch čtyř to musel být, anebo to byl někdo jiný.

Doufám, že dneska tu odpověď dostanu. Konkrétní dotaz pro pana ministra Ťoka.

Já jsem o tom přesvědčen. Ale konzultoval jsem to s lidmi, kteří jsou experty na soutěžní právo. Já ten expert nejsem. O tom pan předseda Faltýnek nemluvil. Pořád se vracel k tomu, jak ten Ťok ušetřil víc než... To za prvé. Říkám, to je rozdíl mezi zakázkou z ruky a zakázkou, která se soutěží.